A pak věřme slibům, že se budou odstraňovat zbytečné právní regulace.

Samo o sobě to však dokazuje diletantství a neschopnost Ministerstva práce a sociálních věcí, které v zákonodárném procesu řeší nesmysly a nikoliv podstatné věci. Tak pan ministr si mě přišel poslechnout osobně

A jak je to možné?

Právo a spravedlnost nejsou totéž a tento příklad to dokládá. Je to sice podle práva, ale je to hluboce nemravné. Je to chyba, která zatíží státní rozpočet v době, kdy vláda žije na dluh a roztáčí inflaci velkým schodkem státního rozpočtu. Předčasné důchody jsou možností, jak čerpat důchod dříve, ale očekává se, že takový důchod bude menší. A co se stalo? Stal se pravý opak. Chápejte naši už řekněme a priori nedůvěru k čemukoliv, co ministerstvo v tomto volebním období předloží.

Česká správa sociálního zabezpečení nedokázala ani zvládnout nápor žádostí. Je však jisté, že dojde k obrovskému zvýšení výdajů na důchody. Ale hlavně jde o zcela nespravedlivou věc.

Jestli někde vznikla škoda, pane ministře, tak to bylo vaším přičiněním při té akci na konci roku 2022.

Je tedy zřejmé, že stav legislativní nouze vláda nepotřebovala, pokud by jednala s odbornou pečlivostí, ale záměrně věc neřešila před prezidentskými volbami. Neschopnost vlády však není důvodem pro přijetí zákona ve stavu legislativní nouze.

Zjištěný důvod ovšem nelze považovat za legitimní a ústavně aprobovatelný důvod umožňující vyhlášení stavu legislativní nouze podle § 99 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že v posuzovaném případě všechna rozhodnutí orgánů Poslanecké sněmovny činěná k návrhu vlády, jakož i samo rozhodnutí o trvání stavu legislativní nouze a o trvání podmínek pro projednání napadeného zákona ve zkráceném jednání, o čemž jednáme teď, při vypuštění prvního čtení ve smyslu § 99 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny byla učiněna v rozporu se shora vysvětlenými aspekty charakterizujícími ústavní demokratický princip. Proto bylo možné ústavní přezkum uzavřít již v této fázi konstatováním, že v procesu přijímání napadeného zákona byly porušeny čl. 1 odst. 1 a čl. 6 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny, tím spíše v situaci, kdy námitky k obsahu zákona nebyly relativně uplatněny.

Jinak jí nic nebránilo předložit danou úpravu, pokud si myslí, že je nutná, již před několika měsíci. Vyhlášení stavu legislativní nouze bylo zneužití moci vládou a předsedkyní Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji za pozornost. Já také děkuji. A než se dostaneme k dalším řečníkům, načtu omluvy. Omlouvá se pan Bartošek

Vystoupení pana poslance Vondráčka vyvolalo jednu faktickou poznámku, a to paní poslankyně Válkové.